To jsou velmi silná lobby. Jsou tady záměry z operačního programu Životní prostředí na některé spalovny.

To znamená, my se budeme ze všech sil snažit, abychom do září, nejpozději do září tohoto roku, předložili věcný záměr nového zákona o odpadech.

To znamená, já bych viděl určitě do září věcný záměr a následně paragrafové znění.

Tak jestli takto stačí, děkuji. Děkuji vám, pane ministře. Věřte, že tyhle termíny na steno málokterý ministr řekne, protože my je potom rádi kontrolujeme.

Díky tomu taky ho nepodepsal, ale pouze prodloužil.

Děkuji. Jako další v pořadí je pan poslanec Bronislav Schwarz, ale nevidím ho zde, takže půjdeme dál. Pan poslanec interpeluje pana ministra Andreje Babiše.

Dosud platilo pro všechny ministry. Dnes tady pan premiér v interpelacích sdělil, že vaše lustrační osvědčení chybělo, protože jste jej nedodal. Prosím, připomeňme si, co jste před volbami sliboval voličům: Jasná pravidla pro všechny. Proto se vás ptám, když toto jasné pravidlo platilo např. pro kandidáta na ministra kultury pana Daniela Hermana, pro vás neplatí? Ptám se na to, zda jste si v rozporu se svým předvolebním slibem vyjednal výjimku. Děkuji, pane poslanče. Poprosím pana ministra Babiše o jeho odpověď.

Dámy a pánové, určitě pravidla jasná pro všechny. Ano. My jsme vznikli jako hnutí nespokojených občanů, protože kdyby tady ty klasické politické strany nedovedly politiky do pozice nadlidí, do situace, kdy pro ně vždycky byla nějaká speciální pravidla...

Úzus není pravidlo. Takže já na to nemám co říct.

A my jsme nekradli, protože my jsme se jich báli.

Potom jsme slyšeli, jak pan Langoš to prodával. Vždyť existují lidi, kteří mají dvě lustrační osvědčení. Někteří mají dva, plus a minus. Takže tady je nějaký seznam, nějaká evidence něčeho a za to já mám být diskvalifikován z této společnosti? Já jsem nic neudělal, nic jsem nepodepsal.

Děkuji, pane ministře. Bude doplňující otázka. Děkuji, pane ministře financí.

Vždyť je to vaše předvolební heslo. Váš předvolební slib! Vy to můžete nazývat úzusem, ale v této zemi je to jasné pravidlo že kandidáti na ministra předkládají lustrační osvědčení. Předpokládám tedy, že platí slova pana premiéra Sobotky, a vy jste toto lustrační osvědčení nedodal, nepředložil, panu prezidentovi nebylo posláno. Tedy byla vám udělena výjimka. Ještě předtím, než jste usedl do funkce ministra financí, jste jednu výjimku zařídil v rozporu se svým předvolebním slibem. To je pokrytecké chování! Před volbami něco slibuji, ale když jde o mě, po volbách se chovám jinak. Jste pokrytec! Děkuji za doplňující otázku.

Je to demagogie. Pan prezident mě jmenoval, dal nějakou podmínku. A pokud by byl tady schválen ten zákon o státní službě, který jste slibovali tady Evropské unii už dvanáct let a nikdy jste ho nechtěli udělat, protože vy máte ty politické trafikanty, ano...

Protože my jsme unikát v tom, že se tady politici stali součástí organizovaného zločinu! Nakonec ovládali i státní zástupce a soudy! A někteří korupčníci ještě stále sedí v této Poslanecké sněmovně.